V této nové smlouvě se ovšem naše vláda dobrovolně zcela vzdává práva stíhat veškeré trestné činy amerických vojáků spáchané na území České republiky. Je to pravda.

Názornější příklad vzdání se státní suverenity a rovnosti postavení vůči smluvnímu partnerovi si lze představit jenom stěží.

Zcela zásadní a nepřijatelné je i ustavení smlouvy o tom, že americká strana má právo volného vstupu vojenských letadel, vozidel i plavidel na naše území s možností tankování a přistávání bez možnosti kontroly z české strany. Smlouva nijak nerozlišuje nebojové lety a průjezdy, bojové akce vázané na kolektivní obranu pro napadení a útočné akce Spojených států amerických.

Pokud tato smlouva projde, můžou si to Spojené státy teoreticky zopakovat a jako základnu zneužít české území, se všemi veskrze negativními důsledky a dopady pro Českou republiku. Vláda Petra Fialy se ve smlouvě rovněž dobrovolně vzdává práva na spolupodpis rozkazů o přesunu vojáků, který je v rámci pravidel nyní platné a funkční smlouvy NATO SOFA umožněn přijímajícímu státu, a zbavuje se tedy dopředu jakéhokoliv vlivu na to, kdo na našem území bude pobývat.

A kromě toho jde i o to, že některé pozemky a zařízení, které chce vláda věnovat Američanům, jsou ve vlastnictví krajů a obcí, což je nepřípustný zásah do práva na územní samosprávu garantovaného českou ústavou. Projednávaná dohoda je tady mezinárodní smlouvou nadřazenou české národní legislativě. Navíc jde o smlouvu, která je 10 let nevypověditelná což je naprosto nestandardní, a ještě se k tomu vyjádřím detailněji a případná výpověď smlouvy pak nabývá účinnosti až po dalším roce od jejího podání. České republice tato dohoda ukládá rozsáhlé a nákladné povinnosti, Spojeným státům naopak neukládá povinnosti žádné, anebo jen minimální a spíše formální. Smlouva jasně předpokládá, a to je její základní obsah a také základní důvody jejího vzniku, že na českém území vzniknou prostory a zařízení, které budou pod výlučnou kontrolou amerických ozbrojených sil a kam nebude mít nikdo jiný přístup. Jak jsem již předeslal a jak píší někteří odborníci na mezinárodní politiku a mezinárodní vztahy, například profesor Drulák: Co jiného jsou vojenské prostory a vojenská zařízení, kde se nacházejí americké zbraně a americký vojenský materiál pod výlučnou kontrolou amerických ozbrojených sil, než americké vojenské základny? To je rezignace na výkon státní svrchovanosti a nic jiného.

Ohledně zbraní a dalšího amerického vojenského materiálu, který bude u nás umisťován, existuje pro Američany jediná ze smlouvy vyplývající povinnost: dovoz takového materiálu má být předem ohlášen. Pouze ohlášen, nikoliv už kontrolován českou stranou.

Jediné právo, které to bude Česká republika mít, je skutečnost, že to celé zaplatí. Smlouva ve své preambuli uvádí, že přítomnost ozbrojených sil Spojených států amerických přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a celého našeho regionu.

Buďme sebevědomým a suverénním národem a státem.

Dle české ústavy je třípětinová, tedy takzvaná ústavní většina při schvalování mezinárodních smluv v Poslanecké sněmovně a v Senátu nutná tehdy, jestliže příslušná smlouva přenáší některé výlučné pravomoci a kompetence českých státních orgánů na mezinárodní organizaci.

Takže schválení této dohody by mělo z logiky věci podléhat nutnosti souhlasného hlasování třípětinové většiny poslanců a senátorů, včetně souhlasu alespoň části opozice. Ano, můžete namítat, že ústava vyžaduje ještě splnění druhé podmínky přenosu pravomoci našich státních orgánů na mezinárodní organizaci, ale nikoliv na cizí stát, jak se děje v případě této smlouvy. To je z formálního hlediska pravda.